Já mám čtyři poznámky. Za prvé rozumím těm návrhům na přerušení v momentě, kdy tady není ministryně Marksová. Nicméně měl by tady být podle mého názoru k tomuto závažnému problému i premiér Sobotka a vicepremiér ministr financí Andrej Babiš, který by měl slyšet to, co se v sociálních službách děje. Mám obavy opravdu, kdybychom to přerušili s tím usnesením do přítomnosti ministryně Marksové, že bychom to opravdu nikdy neprojednali.

Pokud se nám podaří prosadit a prohlasovat to usnesení, které jsme zpracovali, tak určitě to svůj smysl má. Protože tam jsou konkrétní kroky, kterými je pověřena vláda, co má dělat, aby se ta situace zlepšila. Takže z tohoto důvodu bych podporovala to, abychom nenavrhovali přerušování, abychom to skutečně všechno projednali. Pokud se jedná o výbor. Ano, my jsme to xkrát na sociálním výboru projednávali. A pan poslanec Sklenák byl přítomen a ví moc dobře, že bohužel jsme se nepohnuli dál, a proto jsme to chtěli zařadit na jednání pléna Poslanecké sněmovny. A poslední poznámku k usnesení pana poslance Gabala, k návrhu, co chce doplnit.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Omlouvám se za svůj školometský přístup, ale já bych tady chtěl napravit jednu nepřesnost. Ministr není ten, kdo dává peníze. Ministerstvo je orgánem ústřední správy a je tam přesně stanovená kompetence. Ministr je politik, který v čele stojí, čili je správce. Peníze dává vláda, rozpočet schvaluje Sněmovna. Ty kompetence jsou jasně dané. Takže já bych tady v tomto případě velmi varoval před tím zjednodušeným pohledem ministr dá, nebo nedá. To není jeho rozhodnutí. Děkuji. Nyní paní poslankyně Jana Černochová, připraví se kolega Michal Kučera. Děkuji, pane místopředsedo. Krátká reakce vaším prostřednictvím na kolegu Zavadila. Ano, naše vláda vládla v době, kdy byla ekonomická krize. Ekonomická krize skončila a od roku 2014 je konjunktura. To jenom na upřesnění těch čísel, která tady zmiňoval kolega. Každopádně šprýmař je, ale hlavně je velmi neschopný předseda poslaneckého klubu ČSSD. Protože pokud tady obviní opozici, že si vzala přestávku, tak opozice si vzala přestávku, protože členové vládní koalice tady neměli většinu! To jenom pro upřesnění.

Jenom krátce k mému předřečníkovi, k panu poslanci Zavadilovi.

Neměla sebemenší snahu ten systém vylepšit, vyspravit, zefektivnit, zeštíhlit. Tohle kladu za vinu této vládě, ne to, jestli do toho systému nalila více, či méně peněz. Protože když se budete bavit s pracovníky v sociálních službách, tak vám paradoxně řeknou, že možná v tom systému je peněz poměrně dost, jenom vždycky nedoputují tam, kam doputovat mají. A k mému druhému předřečníkovi panu předsedovi Sklenákovi se už myslím dostatečně vyjádřila paní místopředsedkyně Černochová. Já rovněž považuji za nehoráznost poukazovat na to, že jednání bylo přerušeno kvůli ODS a TOP 09, když si vládní koalice nebyla schopna zajistit poslance na prodloužené večerní projednávání Sněmovny. To mně připadá skutečně chucpe. Nyní paní poslankyně Jana Lorencová, připraví se pan předseda Sklenák, také k faktické poznámce.

Tato péče je zdrojem příjmů.

Chci říct, že bychom v tomto směru měli být jednotní.

To, co mi říkal... To já považuji za skandální a za strašné. Myslím, že bychom této oblasti měli věnovat důslednou pozornost.

Děkuji paní poslankyni Lorencové. Nyní pan poslanec Roman Sklenák s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já se omlouvám, protože bych nechtěl odbíhat od tématu, které bychom měli projednávat, když už Sněmovna zařadila tento bod. Ale já se prostě musím ohradit proti těm lžím, které zde přednesla paní kolegyně Černochová a pan předseda poslaneckého klubu TOP 09. Fakta jsou přece jasná. Byli zde připraveni poslanci, byli zde připraveni předkladatelé, zpravodaj atd. My jsme zde samozřejmě měli potřebný počet poslanců a obstrukcemi, protože jednoznačně se přece k tomu aspoň hrdě přihlaste, že jste se rozhodli, že nepřipustíte projednání zákona o sociálním bydlení, protože ho prostě nechcete, tak jste přistoupili k obstrukcím. Nejprve ohlásila vzala si přestávku paní kolegyně Černochová na tzv. poradu klubu ODS. A když jsme naznačili zcela jasně a deklarovali, že jsme připraveni po té dvouhodinové pauze ve čtvrt na deset večer se tady sejít, což jsme překvapili asi kolegy, protože mysleli, že to vzdáme, tak přišel kolega Kučera a řekl, že v tu chvíli si vezme on další dvě hodiny. Tak takhle to přece je. Tak se k tomu aspoň přihlaste. Vždyť to přece není férové, abyste takhle obstruovali a potom tady vykládali něco o tom, že koalice není schopná ty body prosadit. A já vás upozorňuji, že já s tím bodem přijdu znovu a znovu a budeme se o to snažit. Takže všichni budou moci sledovat, jestli skutečně ten bod připustíte k projednání a budeme o něm hlasovat, nebo nikoliv. Já vám to připomenu. Děkuji panu poslanci Sklenákovi.